Jednoznačně ze zkušeností a z komunikace se zástupci praktických lékařů, s nimi samotnými, se za tuto formu velmi přimlouvám. Musím říct, že jsou to lidé, kteří mají důvěru těch lidí, i těch starších lidí.

To je několik momentů.

Takže to jsou některé konkrétní věci.

Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení zástupci vlády.

Za minulý rok jsme každý den byli v minusu, každý den jsme měli dluh vyšší o více než jednu miliardu korun. Za každý den minulého roku. Naopak. Proto je potřeba to dobře zvládnout.

Mělo už dávno být připraveno všechno, co souvisí s registracemi. Registrační systém měl být pořádně otestován tak, aby zvládl nejenom nápor lidí, ale tak, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější.

Je to celá řada drobností. Víme přece, že lidé, kteří jsou ve věkové kategorii 80+, běžně internet nepoužívají.

Ale ne všichni, ne všichni mají takovéto příbuzné, ne všichni vůbec mají své blízké, kteří jim s tím mohou pomoci.

Když nefungovala logistika celé řady potřebných věcí včetně dezinfekcí, starostové se postarali.